To byla poslední písemná přihláška do rozpravy. Nikoho nevidím, mohu tedy rozpravu ve třetím čtení ukončit. Ptám se na závěrečná slova.

Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás nejprve seznámil s celou procedurou hlasování k návrhu zákona o ochraně památkového fondu, je to sněmovní tisk číslo 666, která byla projednána a schválena garančním výborem. Tuto bychom následně schválili a potom přistoupili k hlasování o jednotlivých návrzích. Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení jsou uvedeny ve sněmovním tisku číslo 666/3. Garanční výbor projednal pozměňovací návrhy na své schůzi dne 7. června letošního roku, stanoviska garančního výboru jsou uvedena v usnesení výboru číslo 232 označeném jako sněmovní tisk číslo 666/5. Nyní musím upozornit, že následující předložené pozměňovací návrhy jsou nehlasovatelné.

Za prvé. Nejprve budeme hlasovat

Takže nejprve budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí návrhu zákona.

Dále budeme hlasovat B47 až B57 společně.

Pardon, to opakuji stejnou větu. Tady se musím vrátit zpět k tomu, jak jsem říkal, že čtu stejnou větu, já se omlouvám.